Děkuji, vážený pane předsedající, já jenom na kolegu Votavu.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. No určitě, já jsem si jako starosta 30tisícového města zažil administraci dotací a je jasné, že v tom městě té velikosti je to pro nás jednodušší než pro malé obce. A samozřejmě si uvědomuji, že malé obce jsou mnohokrát na dotacích závislé. Na druhou stranu, o tom se tady teď přece nebavíme. My se bavíme o tom, zda obcím všech velikostí, i těm malým obcím, peníze v jejich rozpočtech nechat, a ty obce si potom budou moci svobodně rozhodnout, do čeho a bez nějakou deformací dotačním titulem budou investovat, anebo jim potom vytvoříme nějaké dotační tituly, které jsou nesmírně administrativně náročné. A pro ty malé obce mnohem náročnější než pro města a kraje, které k tomu mají vytvořeny nějaké své aparáty. Takže si naopak myslím, že pro malé obce v této chvíli příslib toho, že přijdou nějaké tučné dotační tituly, není ničím lákavým.

A dotační tituly samozřejmě budou mít nějaké kapitoly a jenom povedou k tomu, že se těm samosprávám bude ubírat na té svobodě, kam mají peníze investovat, protože ty dotační tituly vždycky budou nějakým směrem konkrétně zacíleny. Proto my říkáme: nechme peníze městům a obcím v této chvíli a nestavme proti sobě což se tady také děje města, obce versus podnikatelé jako nějaké nepřátele. Chtěl bych dodat, že v tom nejsou jenom města a obce. Devět ze 14 krajů v České republice se také staví proti tomu, aby to šlo na úkor měst, obcí a krajů v České republice. Děkuji. Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo. Děkuji mockrát za slovo. Kolegyně, kolegové, já se pokusím jenom zareagovat.

A samozřejmě mnohdy se i ti komunální politici ne svou vlastní vinou dostávají do velmi složité situace, protože prostě zdědili zadlužené město.

To mě trošku děsí.

Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Stanislav Blaha. Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce. Moc děkuji panu poslanci Výbornému vaším prostřednictvím, že to alespoň uvedl na pravou míru.

Děkuji. Pan poslanec Stanislav Blaha, připraví se pan předseda Bartošek, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já cítím potřebu zasáhnout do debaty na téma, zda obce mají nebo nemají chtít dotace. Já dotace principiálně odmítám, protože každý z nás starostů ví, jak drahá je jejich obsluha. Nicméně vždycky říkám, systém je nastaven, jsme povinni těm rozpočtům ulevit. Toto ale není ten případ. Tady chceme to, aby nám stát vrátil to, co si z rozpočtů obcí, měst a krajů půjčil. Všimněte si, že nepoužívám výrazu sebral, protože já očekávám, že vystoupí paní ministryně a jasně nám sdělí, jak chce tento výpadek kompenzovat. Ty názory, které říkají, že se na té krizi musejí podílet všichni, to já sdílím taky.

Já proto žádám paní ministryni, aby před následujícím bodem, který budeme projednávat a kde budeme mít obrovské dilema, zda podpořit senátní návrh, a tím možná ohrozit celý kompenzační bonus, pomoc těm nejpotřebnějším, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí nejvíce, možná ohrozit, anebo jestli podpoříme rozpočty měst a obcí a samozřejmě podpoříme své kolegy a fakticky připravíme všechny podnikatele o peníze, které jsme jim už před časem schválili, a teď bychom to všechno brali zpět. A já toto dilema nechci podstoupit, proto bych byl rád, aby paní ministryně svým jasným prohlášením potvrdila svá slova, která různě zaznívají, a jasně sdělila, jak posílí rozpočty měst, obcí a krajů tak, abychom nebyli nakonec vlastně v podstatě zatíženi nadměrně. Děkuji, pane místopředsedo. Budu stručný. Protože tohle je součástí strategie, kterak rozmělnit, zpochybnit a znejistit před dalším hlasováním o kompenzačním bonusu. Návrh usnesení, který tady je, v podstatě říká, že vláda poskytne kompenzaci kompenzačním bonusem.